Děkuji za slovo. Nemyslím si, že všichni ti, kteří tady už nějakou dobu vystupují a snad ještě vystupovat budou, mají pouze potřebu zanadávat si na Evropskou unii. Myslím si, že máme na stole reálný problém.

To, že v Dublinu jsou dobré, ale i špatné věci, to už tady snad proboha zaznělo. Tak se pokusme tyto věci definovat a vytvořit prostor pro to, aby ta diplomacie, kterou tam musíte jako zástupci České republiky, vy exekutivou tedy zvolení, odvést, tak abychom se nevyčerpávali na gestech, která by pak mohla skončit jako v podobných minulých případech, to znamená, pozdě jaksi jsme plakali, když nás přehlasovali, když jsme nebyli schopni dát dohromady nejen tu blokační minoritu, ale nebyli jsme schopni ani nabídnout ostatním něco, k čemu by se v rámci rozumného a perspektivního kompromisu mohli přidat. Děkuji. Faktická poznámka pana předsedy Fialy. Dámy a pánové, pan kolega Schwarzenberg tady řekl, že díky Evropské unii vzkvétáme, budujeme infrastrukturu, získáváme další miliardy korun na zkvalitnění našeho života. Nicméně se ptám, čím za to v budoucnu zaplatíme. A myslím, že to nebude penězi, ale může to být částí kompetencí, částí suverenity České republiky. Koneckonců pan Schulz přece přednedávnem řekl, a bylo to veřejně v médiích, že to spěje k federalizaci celé Evropské unie. To by znamenalo zánik jednotlivých států a vznik jednoho velkého superstátu Evropská unie. A to si myslím, že není dobré. My prostě říkáme, že politický a ekonomický systém Evropské unie není dobrý. Ekonomický systém ve formě dotací, přerozdělování, regulací není dobrý. Politický systém parlamentu, který nemá zákonodárnou iniciativu a jeho ministři jsou jmenovaní, nikoli volení, to znamená členové Evropské komise, prostě není dobrý. A jestli má tato diskuse dneska k něčemu přispět, tak je to přece k tomu, že podle mého názoru je ten pravý čas začít hovořit o různých alternativách politického a ekonomického systému Evropy. Už záměrně neříkám Evropské unie, ale Evropy. My přece taky chceme volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Faktická poznámka paní poslankyně Nevludové. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Jenom prostřednictvím pana předsedajícího k panu Schwarzenbergovi.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Bělobrádek. Prosím. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, k Evropské komisi. Myslím, že někteří asi nechápou, jak to je. Přece vláda ve sboru rozhoduje, hlasuje, navrhuje.

Ty názory jsou skutečně různé. A mohu vám to potvrdit.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Protože ten problém, ve kterém jsme, v tom jsme proto, že minulá vláda nedělala vůbec nic. Uměla říkat jenom ne. Nebyla aktivní. Nedokázala nabízet řešení. Nedokázala přesvědčovat své kolegy o výhodách našeho řešení, protože žádné neměla. Budemeli pokračovat v této zahraniční politice, tak nás nebude brát vážně vůbec nikdo. Další faktická poznámka pan předseda Kováčik.

Jenom velmi krátce. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, jenom dotaz předřečníkovi, panu kolegovi Kalouskovi. Jsme tady snad všichni kolegové a kolegyně.

Nebo je to snad jinak, pane kolego Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího? Děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prostřednictvím pana předsedajícího kolego soudruhu Kováčiku, šlo mi o prostou úctu mladšího a hloupějšího vůči staršímu a moudřejšímu. A myslím si, že tou úctou jsme povinováni všichni.

S faktickou poznámkou pan předseda Kováčik.